Tak to garantovala paní ministryně, tak to říkám opakovaně já. Pozměňovací návrh má tři části.

Žadatelé nebudou muset dokládat žádné trvání nároku ani plnit žádné další ohlašovací povinnosti, a úřady práce to tedy nebudou muset zpracovávat.

Ruší se ta podmínka změny po třech měsících.

A v dnešní době, kdy ti lidé ze dne na den se dostávají do úplně jiných situací, je potřeba jim tu změnu, to jejich rozhodnutí umožnit.

To je opravdu záležitost, kterou chceme ulevit zaměstnancům úřadů práce. Ti by museli do toho 1. července letošního roku zpracovat přibližně 150 tisíc případů včetně šetření na místě. My sociální demokraté stojíme vždycky za zaměstnanci, lidmi práce, všemi, kteří potřebují podporu a pomoc. Proto tímto pozměňovacím návrhem chceme usnadnit situaci těm, kteří jsou na tom tak zle, že dosáhnou na dávky státní sociální podpory, a nastavit podmínky tak, aby pomoc těmto osobám i v nynější době, kdy úřady práce a České správy jsou skutečně přetížené, aby jejich zaměstnanci zvládli tyto agendy, a lidem tedy pomoci.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prosím, odložme politické soupeření a podpořte tento jednoduchý a administrativu zjednodušující pozměňovací návrh.

Děkuji za slovo. Já nemám co odkládat, protože nesoupeřím. Já jsem předložila jednoduchý technický návrh, ke kterému zazněly dvě výhrady.

Dávali jsme si na něm samozřejmě velmi záležet. A na záznam při debatě zaznělo, že ten návrh je způsobilý stát se součástí právního řádu, nemá problémy, aby se nemohl stát součástí zákona.

Na to bych jednoduše řekla: jasně, určitě to udělejte, když to stihnete. A když to nestihnete, tak tento pozměňovací návrh je pojistka, že to nebudeme muset čistě kvůli prodloužení příště schvalovat.

Já jsem hovořila o té změně společně posuzovaných osob.

Takže prosím paní ministryni, ať vysvětlí, kde jinde v tom návrhu má být ta změna výše možná. Já to tam vůbec nikde nevidím.

Všichni, kteří nebudou vědět, že mají nárok, nebo že by museli vracet, se na to rádi vykašlou. Ale tam, kde by se změnil počet lidí v domácnosti, prostě nedává smysl zamezit tomu přepočítání. Tak já ještě jednou předem děkuji za to, že toto bude vysvětleno.

Děkuji.